A zahájím hlasování o způsobu volby. Kdo je pro tajnou volbu?

Návrh byl přijat.

Já vám také děkuji.

Následovat bude přerušení této schůze tak, jak jsme odhlasovali, do 9. hodiny ranní pátku tohoto týdne.